Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 12. července tohoto roku elektronickou poštou. Musíme tedy nyní přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh?

Návrh tedy byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 72. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Nicméně přibyly ještě další dvě omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 72. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Nicméně ještě před tímto hlasováním se přihlásil pan předseda Cogan s přednostním právem a pan předseda Babiš s přednostním právem. Nyní tedy vystoupí pan předseda Cogan a já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení.

Také děkuji.

Já tedy zahajuji hlasování o předloženém návrhu.

Nyní tedy vystoupí pan předseda Babiš s přednostním právem, jak bylo avizováno.

Ještě jednou vás prosím o ztišení. Prosím, máte slovo.

A my o tom často mluvíme, ale kdybych se vás zeptal, kdo byl ve vládě nejdéle od revoluce, tak nevím, jestli byste to uhodli.

Více než 18 let! Teď nechci hodnotit, kdo kolik způsobil škody. Ale je to fascinující.

Červená! Policie řeší jenom Babiše a Agrofert! Jak bych to řekl?

Miliardu investovala, snížila ceny energií. Nežere ukrajinské obilí, často kontaminované.

Česká republika mimochodem je jediná země, která akceptuje ukrajinské obilí. Takže co se stane?

Bez komentáře.